Totéž se týká vody, vodného a stočného. Dnes je to v kompetenci několika různých ministerstev financí, zemědělství, možná že tam bude nějaká kompetence Ministerstva pro místní rozvoj, ale také je tam alternativa. Buď tady bude speciální samostatný regulátor, nebo to bude v zájmu úspory finančních prostředků začleněno do agendy Energetického regulačního úřadu, nebo možná nějakého jiného regulačního úřadu s jiným názvem.

Není to součástí teď projednávané novely, ale v každém případě regulátor na vodu a regulátor na dopravu, to je téma, které budeme muset v České republice i v parlamentu nějak legislativně zakotvit, a jestli to půjde cestou posílení nebo rozšíření kompetencí stávajícího Energetického regulačního úřadu, nebo vytvoření nějakých dalších samostatných institucí, to ať nám navrhne vláda. Myslím, že potom Poslanecká sněmovna o tom tady může diskutovat. Děkuji panu zpravodaji. Mám tu dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

A nechci zpochybňovat tu debatu o potřebnosti a kde to umístit.

Ten náš návrh je poměrně jasný, říká, že stát přesně ví, nebo všichni vědí, že to je stoprocentně vlastněná společnost městem nebo obcí, tam není prostě debata.

U těch, to, že stát se domáhá, že chce vědět, že to stoprocentně vlastní město, já myslím, že to je zbytečné. Na druhé straně říkáme pouze stoprocentní. V okamžiku, kdy tam je jiný vlastník nebo spoluvlastník, tak nám nestačí majorita veřejného sektoru, chceme, aby to pak platilo i pro takovou společnost.

Děkuji. Jako další je do rozpravy připraven pan poslanec Urban.

Druhá věc je transparentnost.

Ale já si nedovedu představit jakoukoliv masivní podporu kromě nějakých malých stanic pro drobné zemědělce jako podporu malého a středního podnikání. Co se týká rozšíření kompetence Energetického regulačního úřadu, já jsem zadal přípravné práce na tom, aby tento úřad byl schopen regulovat i vodu.

Regulace dopravy zatím není definitivně uzavřena v rámci vnitrokoaličních debat. Děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Takže proto jsem to řekl a rád bych na to znal odpověď, protože chtěl bych znát vlastníka toho rejstříku. Děkuji. Nikoho dalšího s faktickou poznámkou ani řádně do rozpravy nemám, takže se táži, jestli chce ještě někdo vystoupit. Není tomu tak.

Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, jak již tady bylo avizováno, předkládám pozměňovací návrh k této novele. Uvedu jenom stručně důvod.

Ale chápu, že tady jde o tu podstatu znát vlastníky. A v tomto případě to je zajištěno.